Jeho obsah je velmi jednoduchý.

V okamžiku, kdy budou čistá biopaliva zatížena spotřební daní, nesmí se nám stát, aby biopaliva obsažená ve směsi, na kterou je uplatňována vratka ze zelené nafty, byla v podstatě zvýhodněna, protože by se rovněž jednalo o nepovolenou veřejnou podporu, takže je potřeba upravit výpočet tak, aby odpovídal pouze množství fosilního paliva v palivové směsi při uplatnění nároku na vratku spotřební daně.

To znamená, zemědělci dostanou zpátky tu samou částku, na kterou byli zvyklí, jen se upravuje metodika výpočtu tak, aby nedošlo k nepovolené veřejné podpoře.

Máme jich mnoho.

Ale zájem veřejnosti a zájem trhu a zájem zákazníka, zájem ceny by naopak měl být ten, aby ta konkurence byla co nejširší a tlak na cenu poměrně veliký.

Výrobcům buřtů se to určitě líbit nebude, ale je to velmi prospěšné pro trh, pro konkurenci, pro zákazníka.

První proto, že srovnává naše pravidla s pravidly Evropské unie, což by měl být zájem každého řádného člena Evropské unie, a ten druhý proto, že rozšiřuje konkurenční prostředí, trh a hospodářskou soutěž, a to je něco, o co přece všechny naše parlamentní strany dbají. Když jsem četl naše programy, kolegové, nikde jsem si nepřečetl, že budeme někde usilovně dbát, abychom legislativně podpořili monopol jednoho jediného výrobku.

Já vám děkuji, pane zpravodaji. Své pozměňovací návrhy pak přečtěte v podrobné rozpravě. Než udělím další slovo, přečtu omluvenku.

Máte slovo. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já stejně jako předřečník předkládám pozměňovací návrh, který je velmi pozitivní pro zvýšení konkurenčního prostředí v České republice, takže teď velice krátce vysvětlím, o co vlastně jde. Zákon o spotřebních daních stanovuje minimální velikost daňového skladu na 50 tisíc litrů. Výjimkou jsou sklady na LPG, jejichž zákonem stanovená minimální velikost je čtyřikrát větší, tedy 200 tisíc litrů.

V té souvislosti chci zdůraznit: Návrh je podáván s vědomím, že nezpůsobí žádné nové daňové úniky.